Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich slosování.

Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Neníli interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná. A nyní tedy přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace.

Pane poslanče, máte slovo. A paní ministryně je zde také. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Paní ministryně, já jsem vás před pár týdny interpeloval v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které všichni poměrně důvěrně známe jako GDPR. To zavádí novou povinnost, aby někteří správci a zpracovatelé osobních údajů zavedli novou povinnost pověřence pro ochranu osobních údajů. Povinnost se tak vztahuje také na města, obce a některé jimi zřizované příspěvkové organizace. Kromě poslance jsem i starostou města Uherské Hradiště. Vím proto, že nejen naši lidé z oddělení interního auditu, ale i mnoho dalších měst bylo od počátku přípravného procesu na platnost GDPR součástí skupin, které se zabývaly právě připraveností úřadu na toto nařízení.

U obou pozic je důležitá znalost procesu organizace nebo identifikace rizik uvnitř úřadů. Navíc spolu úzce spolupracují, protože jejich náplň práce je především metodická a preventivní. Všechny tyto důvody vedly k tomu, že jsme tuto novou pozici pověřence zařadili celkem logicky právě na útvar interního auditu. Takto jsme fungovali několik měsíců a praxe nám potvrdila, že toto uspořádání je výhodné vzhledem na organizaci práce, sdílení zkušeností a znalostí.